Další pozměňovací návrh předkládáme pod číslem 532.

Pana ministra financí stále nevidím.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, velmi krátce, protože jsem zde už vystoupil.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, budu poměrně stručný, protože za mnou je ještě spousta dalších kolegů.

Tímto návrhem dochází k posílení obranných schopností armády a k podpoře domácího zbrojního průmyslu.

Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři paní ministryně zde nejsou. Ještě bych touto cestou rád oslovil členy Českého svazu bojovníků za svobodu.

Český svaz bojovníků za svobodu dostával pravidelně, stejně jako legionářská obec, 6 milionů státní příspěvek.

A protože se při celkovém objemu státního rozpočtu jedná o skutečně minimální částku, je navýsost pravděpodobné, že za tímto rozhodnutím bylo rozhodnutí politické, nikoli ekonomické. Český svaz bojovníků za svobodu vykonává důležitou činnost.